Já neznám dotaci z žádného ministerstva, která by neměla kofinancování. Každá dotace, kterou ministerstva dávají, má kofinancování.

Ale hájím tu obec.

Přesto to město na to nemá a tenhle projekt zatím pozastavuje. A mohl bych takhle pokračovat. Jako jediné město v zemi. A já v tom městě nežiji, ale jsem v tom regionu. Tak prosím vás pěkně, já jsem přesvědčen, že tady to řešení lze najít.

Děkuji moc.

Tak, pane premiére, máte slovo.

Tak prosím. Takže děkuji za slovo.

Je to vaše řešení? Vy jste normální demagog, jako.

Poptávka. A na to nebyly peníze. A já jsem jasně řekl paní ministryni Schillerové a všem ministrům, aby dali na stůl, co potřebují. Dva a půl miliardy na kanalizace.

Vy vlastně říkáte: tak jim nedáme nic.

A ostatní 14 tisíc. Ti chudáci. Má projekty za 50 milionů. I ten obchvat Prahy nám blokuje. ŘSD vykupuje, ten obchvat, pane předsedající, pane předsedo tradiční demokratické strany, který jste nepostavili.

Ty velký mají peníze.

Já to, pane, já to myslím vážně.

Dostali balík peněz. A důchodci dostali. Všichni dostali. A dostanou i ty obce. Takže my jsme RUD nesnížili.

A paní Schillerová bude hledat na to peníze.

Ale to nevadí.

Takže já děkuji za pochopení.